Paní ministryně tvrdí, že ten audit byl neprofesionální.

Jedna věc je, kdo to zaplatí.

A tady ten prostor může být, a věřím, že pokud ten bod schválíme, že ta debata bude věcná, a že si sami můžeme udělat obrázek, kdo má v tom sporu pravdu, zda Ministerstvo pro místní rozvoj, nebo Ministerstvo financí.

Ano, děkuji. Pan předseda Kováčik. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den opět při jednání Poslanecké sněmovny. Já si tedy myslím, že Sněmovna není soudce, aby určovala, kdo v tom sporu má pravdu, jestli audit byl, nebo nebyl standardní. Mně na tom vadí jiné věci. To, že mohlo být, nevím, jestli bylo, nebo ne, ohroženo čerpání velkých miliard z evropských fondů, to, že někdo, nám není jedno kdo, zaplatí ten audit.

Já si myslím, že před veřejnost se má předstoupit s řešeními, a ne s tím, že se tady někdo s někým hádá o to, kdo má větší nebo menší pravdu.

V rámci jedné vládní strany se příště dohodněte, jak to vlastně je, a nebuďte dojem, že snad vládní koalice je nejednotná, a tudíž ohrožená.

Ještě s přednostním právem pan předseda Kalousek. Já jsem chtěl jenom krátce odvětit panu předsedovi Kováčikovi, že skutečně není naší ambicí tady dělat rozhodčí a říkat, kdo kde má pravdu, ale nalézt to řešení a splnit kontrolní úlohu Sněmovny. Kolegyně a kolegové, dnes je úterý, a prosím uvědomte si, co na toto téma včera vláda řekla po svém zasedání. Uznáváme, že pravděpodobně bratři Tesaříci, což tedy nejsou oni známí muzikanti, to jsou oni známí sociálně demokratičtí politici z Olomouce, uznáváme, že bratři Tesaříci si na tom asi přijdou na velmi pěkné peníze.

To včera řekla vláda. A já si nemyslím, že to je informace... Přestaňte křičet, pane poslanče Jandáku...

Tohle včera vláda řekla. A já si nemyslím, že to je informace, kterou by měla Poslanecká sněmovna jenom tak přejít a neměla by se jí zabývat. Já tedy ještě jednou prosím, podpořme návrh pana poslance Adama, projednejme to na této řádné schůzi.

Já jenom k panu kolegovi Kalouskovi, abychom si rozuměli. Já jsem přesvědčen o tom, že řešení vy jste pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, řekl, že my tady máme nacházet nějaké řešení. Řešení v této bezesporu exekutivní věci má nacházet exekutiva.

Nevidím další přihlášky ani žádosti o vystoupení s přednostním právem, takže asi můžeme hlasovat. Přivolám ještě kolegy z předsálí.

On navrhoval tři. Takže navrhuji postup, že bychom zařadili všechny tři, pokud proti tomu nebude námitek. Pokud ano, tak bychom o tom museli hlasovat. Aha, tak tady je drobná komplikace, protože mi organizační odbor říká, že žádné tři zprávy nemá, že má pouze jednu.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. A nyní postupně návrhy z pléna.

Kdo je proti?